Paní poslankyně, děkujeme. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

Je potřeba to změnit. Takže střet zájmů. Já si myslím, že jsem vyhověl zákonům. Tak nevím, co vlastně ode mě chcete. Já vám fakt nerozumím.

Já si myslím, že kdo je na GIBS, co má za sebou, jak to funguje... Tak i to chcete zpochybňovat? Vlastně fond Otakara Motejla? Nebo státní zástupci že si stěžujou.

Pane premiére, děkuji. Paní poslankyně žádá o doplňující otázku. Vy prostě víte, že jste v pozici, kdy jako trestně obviněný na jedné straně máte možnost tímto prostřednictvím, personálními změnami, zasahovat do orgánů, které jsou činné v trestním řízení, tady v tom případě tedy orgánu, který kontroluje jiné orgány, které je provádějí.

Takže já se těším na tu schůzi, kterou jste svolali.

Děkuji panu premiérovi. Tímto končím interpelaci paní poslankyně Pekarové Adamové.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo vlády, financování regionálního školství, to znamená mateřských, základních a středních škol, nebylo dlouhou dobu spravováno tak, jak by mělo.

Pořád takzvaná sekera činí minimálně 50 miliard korun.

Dovoluji si vás tedy požádat prostřednictvím pana předsedajícího o ujištění a garanci, že při nadcházejícím vyjednávání výdajových rámců, rámců rozpočtu, rámců pro následující střednědobý výhled rozpočtu, budete jako předseda vlády garantovat dostatek financí pro reformu financování regionálního školství, a tedy pro naše školy, učitele a děti. Děkuji paní poslankyni, která ani nevyužila svůj čas. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane premiére.

Děkuji za slovo.

Takže tam je absolutně moje podpora.

Takže my určitě to podporujeme, vzdělávání je pro nás základ a je potřeba samozřejmě tohle prosadit a my jsme připraveni, my jsme připraveni to podporovat a nemáme s tím problém.

No tak my jako menšinová vláda v demisi budeme dělat rozpočet jinak, že nebudou chodit ministři na Ministerstvo financí a potom každý udělá tiskovku, kolik vyrval z ministra financí, ale tentokrát to uděláme tak, že Ministerstvo financí řekne ministrům, kde mají ušetřit a co by měli vylepšit, a zkusíme to nějak naopak.